Sami říkáte, že chcete být připraveni na podzimní vlnu. Ale za...

Firmám na testy? Farmaceutické lobby?

A znovu a znovu se vás tady snažím přesvědčit, abyste tady stáhli tu mimořádnou schůzi, abyste to odpískali, to je můj cíl, a abyste se tady začali bavit s ostatními, vy, vládní koalice, abyste se začali bavit i s opozicí, abyste uznali, že tady zasahujete opravdu už do ústavou garantovaných práv a svobod, a aby se o tom tady začalo řádně ve Sněmovně diskutovat právě za přítomnosti odborníků, právních expertů, ústavních právníků.

A to je přece úplně nepřijatelné.

Jsou nespokojení s tím, co vlastně tady řešíte, když máte řešit zdražování. To je ještě jiná věc.

Diskuse, která může proběhnout tady na politickém grémiu apod., co s tím dál.

Neuvěřitelná blamáž, co tady předvádí tahle nekompetentní vláda.

To je šílený!